Já myslím, že je každému jasné, o čem bude hlasovat. Proto zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Je to hlasování 154, přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro 57, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu předsedovi za spolupráci. Končím projednávání tohoto bodu. A dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Kolovratníkovi, který nás chce seznámit s požadavkem volební komise. Já děkuji za to slovo. Jsem rád, že se na mě do 19. hodiny dostalo. Kolegyně a kolegové, já před vás předstupuji jménem volební komise a reaguji na dění, které jste jistě sledovali v médiích. Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval našeho kolegu Ivana Pilného ministrem financí, což vyvolá změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Jak víte, poslanec, který se stává ministrem, už nemůže být a nebude členem jednotlivých výborů. Takže já v návaznosti na to vyhlašuji lhůtu k podání návrhů poslaneckých klubů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Teď jsem to popsal požadavkem svých kolegů z hnutí ANO. Samozřejmě ta lhůta je univerzální, tzn. i pro vás, příp. pro další poslanecké kluby, pokud byste chtěli nějakou změnu kdekoliv navrhnout, tak této lhůty můžete využít. A víme také to, že dnes dopoledne jsme se rozhodli a ustavili vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření protiprávního jednání v souvislosti se spisy orgánů činných v trestním řízení atd. Takže já v návaznosti na dopolední ustanovení této komise vyhlašuji také lhůtu na naplnění této komise.

Poslední informace, kterou připomenu. Komise je domluvena tak, že bude sedmičlenná, tzn. každý poslanecký klub přítomný zde ve Sněmovně bude nominovat jednoho svého zástupce. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi volební komise. Teď bychom měli započít bod 12, nicméně pan ministr vnitra jako předkladatel není přítomen, proto tento bod nebudeme načítat.